Dnešních 30 % umožňuje lidem se oddlužit. Jestli se máme dohodnout na tom, že to má být nějaké nižší číslo, ne 30, ale 15, jsem připraven o tom diskusi vést, ale myslím si, že to v žádném případě nemá být nula.

A že je to jenom takový slib, který vlastně vláda dala a říká: my vám všem, kteří jste zadluženi, umožníme se oddlužit. Přinese se to až na konci volebního období, protože se to neukáže v praxi.

To znamená, mnoho těch, kteří utekli do té šedé ekonomiky a nemají zájem splácet nic a nemají zájem přiznávat své příjmy a nemají zájem žít ze životního minima, řekne: no tak do toho také nejdeme, proč bychom měli těch sedm let platit. Takže já myslím, že i v závěru se nakonec ukáže, že to zdaleka nepomůže tolika lidem, jako byly původní sliby vlády my vás všechny oddlužíme. Ale velmi bych prosil, abychom zvažovali, jestli ten morální hazard toho, že jdeme do nuly a to jsem opakovaně řekl, že si myslím, že je správné, když už není možné splácet, a je správné i pro ty věřitele, aby došlo ke splacení jenom nějaké částky a obě dvě strany si to mohly škrtnout.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče.